V zásadě zaznělo, že on se brání řádnému prošetření, protože má máslo na hlavě a patří k těm ředitelům, kteří nakupovali předražené věci. Tak mě velmi překvapuje, že zrovna sociální demokracie nechce dát prostor svému ministrovi, aby se mohl před Poslaneckou sněmovnou obhájit. Rozumím tomu, že to je uprostřed nějakého běhu. Tomu já fakt rozumím. Ale kdo to vytáhl? Sociální demokraté. ANO. Kdo reaguje na reakci ANO? Sociální demokracie. Docela logické.

To přece je kvalifikovaný příspěvek do debaty o zdravotnictví. Já jsem chtěl slyšet jenom názor členů vlády, jestli jsou účelové audity, nebo běží všechno, jak má.

To si myslím, že je naprosto nezpochybnitelné. To je všechno. Je to škoda, tak to budeme navrhovat příště.

No tak asi má pravdu. Já jsem to tak doposud nechápal, já jsem myslel, že se tady budete bránit a informovat nás, ale i veřejnost, jak to vlastně je.

Váni tuto námitku uplatnili.

Děkuji za slovo. Je to útok na vás. Přijde mně naprosto hrůzné, jestliže audit není možná dokončený, já nevím, protože od některých protagonistů vím, že nepodepíší audit. Druhá věc je, že ve slušné společnosti předpokládám, že běží ve spolupráci, anebo silově audit, ten je vypracován, k tomu se dotčené strany vyjádří, a pak je projednáván, ale já nevím, proč se to musí prát ve volebním týdnu před médii.

A to, co tady předvádí vláda, je naprosto směšná, ale hodně nebezpečná tragédie.

A vím, o čem mluvím, pane kolego prostřednictvím pana předsedy.

Děkuji za slovo. Dobře víte, že ve své zprávě se Evropská unie vyjádřila, že Česká republika je rizikovou zemí v čerpání dotací a že nedochází, nebo není úplně transparentní ve všech těchto věcech. Myslím si, že v situaci, kdy jsme v minulosti řešili v severních Čechách předražené nákupy zdravotnické techniky, kdy dostatečně ekonomika nemocnic není transparentní a máme o tom své pochybnosti, a chcemeli vyvrátit ty věci, které se týkají zprávy EU, my jako opozice musíme vyvinout určitý politický a společenský tlak na to, aby k veřejné diskusi docházelo, a musíme vyvinout politický tlak na to, aby nemocnice byly kontrolovány, aby byla přesná kontrola, protože kontrola, jak známo, posiluje důvěru. Z tohoto důvodu mě také mrzí, že ten bod byl vyřazen, ale věřím, že se k němu dostaneme, protože si myslím, že je potřebný, na některé z dalších schůzí, protože je potřebný pro české zdravotnictví, pro Česku republiku. Dále mi dovolte ještě jednu věc. Pamatuji si, když jsme tady minulý týden na začátku řešili program schůze a já jsem tady vystoupil a řekl jsem, že je tam takové množství změn, že s tím nemohu souhlasit, protože to nejsem schopen tak rychle si přepsat a podívat se na to, k jakým změnám vlastně dochází. Chtěl bych se vyjádřit k tomu, že před dnešní schůzí mi zavolal pan kolega Faltýnek, řekl mi, co by potřeboval přeložit, co by potřeboval změnit, já jeho jednání beru jako velmi kolegiální, protože jsme se o tom stihli poradit, a můžu říct, že pokud to bude tak, jak všichni předpokládáme, tak hnutí Úsvit návrh dnešní schůze podpoří. Děkuji panu předsedovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Není tomu tak.

Najednou.

Kdo je proti?

O žádných dalších návrzích podle mě hlasovat nemůžeme.